A myslím si, že bychom měli dbát i na to ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, které říká, že mandátový a imunitní výbor urychleně provede nutná šetření.

Zákon říká, že se to má zařadit na první schůzi po tom, co přijde žádost. To jsme sice udělali, ale účelově jsme to několikrát odkládali.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Máte slovo, pane předsedo. Děkuji. Dobrý den. Dovolte mi velmi krátké a stručné stanovisko hnutí SPD. Dřív než vám ho sdělím, musím říct, že hnutí SPD v minulém volebním období hlasovalo pro vydání Jaroslava Faltýnka, Andreje Babiše a že v současné době zatím nevidíme jediný důvod, co bychom na tomto svém rozhodnutí měli měnit. Nicméně jsou tady jakési zvyklosti, jsou tady zákony, kterými se chceme řídit, a hnutí SPD se rozhodlo jít tou cestou, že vyčkáme na vyjádření a na usnesení mandátového a imunitního výboru.

Chceme taky, aby pan Babiš a pan Faltýnek měli právo se na mandátovém a imunitním výboru obhájit. Jakmile toto všechno bude, jsme okamžitě připraveni hlasovat o vydání pana poslance Faltýnka a pana poslance Babiše. Já vám děkuji, pane předsedo.

Hezké dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Věřím, že to snad tedy bude příští úterý a že potom budeme o věci moci rozhodnout.

No, já tomu moc nerozumím.

Oni kdyby si dali podmínku kdysi, když se o tom začalo mluvit, pokud budou vydáni, nebo nebudou vydáni, tak vládu podpoříme, nebo nepodpoříme, tak bych tomu rozuměl.

A my tuto vládu opravdu nepodpoříme a myslíme si, že ta nepodpora by měla být zřejmá a jasná už dnes, to znamená v tom nejbližším termínu, který může být, to znamená dneska. Ta vláda si důvěru nezaslouží a měla by se to dozvědět právě dneska. To by možná bylo podle mého názoru už v rozporu s Ústavou České republiky.

Já vám děkuji.

Já bych navázal na onen bonmot o onom revolučním právu jenom drobným vysvětlením.

A navíc ještě je to doprovázeno revoluční netrpělivostí, už aby to bylo, pokud možno ještě dneska, a tak se zákon ohne. Příslušný výbor, který tady léta funguje právě proto, aby v podobných případech, které jsou doprovázeny nejen tedy zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ale i trestním zákonem, tak aby byly tímto výborem projednány, připraveny, přijato stanovisko a promiňte ono stíhání nikdy není pouhou houskou na krámě, kterou lze vyřešit jednoduchým převzetím a zaplacením.

A ani v české společnosti, ani v rámci mezinárodního pojetí vnímání České republiky a českých reálií nám to v žádném případě nepomůže nebo nepřinese žádné kladné body.

Současně ale jsme ti, kteří ctí zákon a ctí právo, možná ještě víc než kdokoliv jiný, právě proto, že se na nás tím spíše poukazuje. Takže prosím pěkně, nepodpoříme ani předřazení onoho rozhodnutí Sněmovny bez mandátového výboru, což je obsahem návrhu pana kolegy Bartoše, ani přerušení projednávání do nějaké doby vyřešení toho mandátového výboru. Já jsem totiž přítelem řádného projednání, ne nějakého netrpělivého tlaku na mandátový výbor. Nevyvíjejme tento tlak na to, aby se věci urychlily! Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.